Děkuji, pane předsedající. Už velmi krátce.

Je tady stanovisko parlamentní legislativy, ale to neznamená, že je posvátné. Já si ho vážím, ale vážím si i jiných právních názorů, a nemyslím si, pane poslanče Bendo, že důvodová zpráva je normativní právní text to je interpretační vodítko, na tom se určitě my dva shodneme.

Nebudu už reagovat na žádné invektivy, které tady zazněly. Já jsem také ve své řeči neměla jedinou invektivu, to si myslím, že můžete všichni potvrdit. Jsem ráda za to vystoupení, jsem ráda i za to, že vystoupila paní předsedkyně Pekarová Adamová, to je určitě dobře.

Tak pojďme i my tady dáváme příklad nejenom mladým lidem, ale i ostatním lidem, lidé nám píší, určitě píší vám stejně jako mně celý den, sledují to, tak prosím, dejme šanci volbě obou kandidátů. To je ta demokracie.

Nenechávejme prosím hned na začátku tohoto volebního období pachuť v nás, v lidech, kteří to sledují, z toho, že jsme jednoho z kandidátů prostě nepřipustili.